Chtěla bych vás touto cestou požádat o vyhovění tomuto návrhu, neboť věřím, že rozvoj digitalizace státní správy i posílení obranného a bezpečnostního průmyslu v současné době je společným cílem bez ohledu na politickou příslušnost. Děkuji za pozornost a prosím o podporu tohoto návrhu zákona. Děkuji pěkně, paní ministryně. Nyní poprosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Michaela Opltová. Děkuji za slovo.

Oba zmíněné předpisy mají takzvanou dělenou účinnost a některá jejich ustanovení tak nabudou účinnosti až v roce 2025.

Nesplnění této povinnosti je přestupkem, za který je možné uložit poměrně vysokou penalizaci, a to až do výše půl milionu korun. Jak již říkala paní ministryně, návrh zákona je v souladu s programovým prohlášením vlády. Za mě všechno. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní poslankyně, za zprávu zpravodaje, a nyní otevírám rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl za klub ANO říct, že v podstatě my návrh toto zákona samozřejmě podpoříme a podpoříme ho i ve zkráceném jednání podle § 90. Dovolte mi jenom pár poznámek, mých osobních poznámek, tady k tomuto zákonu.

Docela to trvalo, muselo se na ministerstvo jezdit osobně, takže někdy se ty věci docela zdržovaly.

Zahraniční obchod je vlastně dnes upravován celou řadou právních předpisů, které, jak už jsem říkal, jsou v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstvo průmyslu a obchodu při kontrole zahraničního obchodu ale spolupracuje i s dalšími rezorty.

Pokud se pamatuji, tak ten zákon byl vyhlášen i jako jedním ze zákonů roku, a právě na základě tohoto zákona se do toho systému IS ELS mimo jiné zavádí interaktivní elektronické formuláře.

Považuji předložený zákon za víceméně technickou novelu.

Moje poslední poznámka víceméně směřuje do budoucna.

Děkuji za pozornost. Děkuji pěkně. Ptám se, kdo se další hlásí do obecné rozpravy? Jestliže se nikdo do obecné rozpravy nehlásí, obecnou rozpravu končím. Není.